Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska projednáváme druhé čtení návrhu zákona novely ústavy, která zavádí takzvaný klouzavý mandát. Myslím si, že v rámci toho dlouhého projednávání, protože ten návrh byl předložen v únoru 2019, už máme dlouhou dobu shodu na tom, že bychom se přiklonili k tomu takzvanému rakouskému modelu čili dobrovolné možnosti člena vlády využít klouzavý mandát. Návrh byl předložen jako poslanecký návrh napříč řadou klubů včetně ANO, SPD, Pirátů, Starostů a tak dále, takže myslím si, že i v rámci toho procesu se podařilo dospět k řešení, které je konsenzuální, které doporučil jak ústavněprávní výbor, tak mandátový a imunitní výbor, tak komise pro Ústavu České republiky, která doporučila, aby bylo třetí čtení zařazeno již v prvním čtvrtletí tohoto roku, což se bohužel nestihlo, takže tím určitým způsobem zkracujeme dobu na projednání v Senátu případně tu takzvanou člunkovou proceduru, pokud by zazněly nějaké výhrady. Nicméně já si myslím, že v podobě, v jaké je návrh připraven, se týká jenom poslanců, takže věřím, že i v Senátu bude velkorysost k tomuto návrhu a že se podaří ho prosadit i v Senátu. Takže žádné návrhy kromě toho, co bylo načteno v rámci výborů, tady předkládány z mé strany nebudou. Já vám děkuji.

Usnesení výborů a stálé komise byla doručena jako sněmovní tisky 390/2 až 5.

Vím, že jsme projednali tento tisk, že je velmi důležitý, a velmi si pamatuji na vývoj těch názorů včetně mého názoru.

Čili si myslím, že je to zdravý kompromis.

Nicméně to usnesení tady teď před sebou nemám, ale bylo doporučující, a shodli jsme se, že ten kompromisní návrh je optimální. Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip.

Jsem v té části komise, která byla přehlasována, já jsem nepodporoval návrh na klouzavý mandát, a argumentoval jsem shodou okolností docela jaksi politicky podivně, obdobně jako bývalý kolega Miroslav Kalousek, že vláda přestane do Sněmovny chodit vůbec, když nebude muset vykonávat zároveň funkci poslance.

Je to prostě určitý kompromis.

To je rozdíl od modelu francouzského nebo jiných modelů, které jsou dány tím, že pak jsou funkce státních tajemníků, kteří chodí za ministry, kteří se zcela odtrhnou od parlamentního systému, na jednání výborů a podobně. Takže to bude jenom na nás, jak se nakonec rozhodneme a jestli získá tato norma 120 hlasů ve třetím čtení.

Tolik tedy k jednání komise. Paní kolegyně Válková přesně popsala vývoj těch názorů a myslím si, že bude záležet jenom na nás nemá smysl to dále komentovat. Já vám děkuji. Já tedy teď otevírám rozpravu a hlásí se pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. K tomu chci doplnit, že si myslím, že pokud jde o ústavní modely a fungování parlamentu, tak je potřeba spíše se srovnávat s rakouským modelem, a to z toho důvodu, že Rakousko je relativně velikostně srovnatelná země, zatímco Německo je výrazně větší a německý Bundestag má 709 poslanců.